Děkuji. Prosím, máte slovo. Jenom poslední poznámku, že opět, tu faktickou, se nejedná v předloze tady tohoto zákona o zdravotních službách, i o tom, co se událo před dvěma měsíci.

My tady řešíme velmi jednoduchou a praktickou věc. Děti ze sociálních důvodů by neměly zůstávat v ústavní péči a máme pomoci a napnout všechny síly pro to, aby pečující byli co nejlépe obhospodařováváni doma těmi všemi odborníky, a když je to opravdu velmi nutné, třeba ve třetím, čtvrtém stupni postižení, tak jim dejme odbornou zdravotní péči.

Prosím, máte slovo. Já bych tady rád vrátil tu diskusi k té věcné rovině.

Do voleb bylo daleko. Ale my jsme se snažili na faktických věcech dokladovat stávající funkčnost systému a rizika, která přináší ten nový systém, který tady chcete zavést.

A potom všichni ti, kteří budou chodit a říkat: No, vy jste vlastně ze začátku měli pravdu a my jsme to nedomysleli, a ono se to nějak zvrtlo, ono to nějak skončilo špatně budou hledat alibi. Kolegyně Aulická vůči tady rušení těchto ústavů, já vůči poště, když mám strach, aby nebyla privatizována. Kolik tady vystupovalo kolegů kvůli solárním baronům a dalším věcem.

Proto bychom možná měli trošku někdy více než politikům naslouchat odborníkům.

Pan poslanec Lubomír Volný, připraví se pan poslanec Jan Čižinský, faktické poznámky. Máte slovo, pane poslanče. Já už jsem tady ve

Tak vůči tomuhle se vyhrazuji, protože tady je jedna komunita, která již dnes vyškolena různými neziskovkami, tedy lidmi, kteří si nejsou schopní sehnat normální práci. Tato komunita díky neziskovkám má dramatický nárůst rodinné pěstounské péče nebo osvojování dětí, protože ti neziskovkáři jim vysvětlili, této komunitě, za peníze poplatníků České republiky nebo daňových poplatníků v České republice, že je pro ně výhodnější, když si ty děti mezi sebou prostě prarodiče a rodiče navzájem osvojí, a dostanou za to více peněz.

Prosím, máte slovo. Já bych jenom rád zareagoval na pana poslance Luzara, vaším prostřednictvím. To přece vůbec není tak, že by byla nějaká většina dobrovolníků, která by nám říkala: Děláte chybu. Je to přesně naopak. Většina odborníků, většina odborníků říká: Jste zaostalí, podívejte se za hranice na ostatní evropské státy. A odborníci říkají: Ta hranice je minimálně šest let. A mnoho států má vyšší hranici v našem okolí, v Evropě. Takže prosím, neříkejte, že někdo tady hlasuje v rozporu s odborníky.

Prosím, máte slovo.